Děkuji za slovo.

Pouze dvě poznámky.

To za prvé. A za druhé samozřejmě, a to je reakce pořád vlastně na první vystoupení Petra Bendla prostřednictvím pana předsedajícího.

Pan poslanec Vlastimil Válek, v tuto chvíli poslední přihlášený. Máte slovo. Já se strašně omlouvám, ale je to hrozně seriózní, tak abych to trošku odlehčil.

Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě má pan ministr? Tak prosím, pane ministře, máte slovo. Takže vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, jen velmi stručně. Takže na to se velmi, velmi těším a věřím, že tam spoustu věcí obhájíme. Já jenom chci zopakovat priority resortu.

Takže toto tady budeme podporovat.